Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.

Izvolite. Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, u ovoj ovde Skupštini u ovom sazivu, a i u ranijim sazivima, sa kolegama narodnim poslanicima učestvovao sam u donošenju stotina zakona, ali nikada interesovanje građana nije bilo veće nego što je ovom prilikom za ovaj Zakon o oružju i municiji. Naše kolege narodni poslanici Rističević, Komlenski i Torbica su praktično izrazili ovim svojim predlogom zakona stav svih narodih poslanika i na jedan određeni način, evo, u poslednji čas, praktično sprečavamo da se desi taj problem, odnosno da jedna velika grupa građana, njih nekoliko stotina hiljada, među kojima sam i ja, imamo problem zbog toga što nismo izvršili svoje obaveze prema ovom zakonu. Da li su naši građani toliko neodgovorni, građani koji su imaoci oružja? Sve činjenice i podaci koje iznosimo godinama i kroz sednice Odbora za odbranu i bezbednosti, kod godišnjih analiza bezbednosti u našoj zemlji govore suprotno, da su naši građani koji su imaoci oružja na dozvolu vrlo odgovorni.

Među zemljama smo gde praktično postoji najveća disciplina građana koji poseduju oružje. Kako reče jedan kolega, četiri godine je ipak puno vremena, to je mnogo više nego što mi sada dajemo ovim produžetkom od dve godine, a građani, znači, za četiri godine nisu, i pored još jednog produžetka, izvršili tu svoju obavezu. Mi ovde u Narodnoj skupštini kada donosimo zakone često puta budemo nedorečeni, odnosno ne budemo precizni, damo načelne stavove po nekim pitanjima, a onda damo odgovarajućem ministarstvu mogućnost da kroz pravilnike i uredbe dalje uređuje odgovarajuću materiju. Očigledno da smo ovom prilikom pogrešili i da pravilnici i uredbe koje regulišu ovu materiju nisu bile precizne, odnosno možda su u nekim slučajevima dirnuli i samu suštinu zakona, a ja vam mogu reći da su dirnuli čak i u samu suštinu Ustava, jer su narušena neka prava građana koja su garantovana Ustavom. O čemu se tu radi? Neujednačeno ponašanje policijskih uprava, ovde se govorilo ovih dana o tome, takođe je dovelo građane u nedoumicu. Kako se naplaćuje taksa, da li se taksa naplaćuje za svako oružje, čak i oružje istog tipa u jednim policijskim upravama, a u drugim onako kako treba? Jedna taksa za oružje istog tipa, a zna se koliko ih može biti na jednom tom oružnom listu, sada tom novom modelu čipovanog oružnog lista. Ovde je takođe jedan od naših kolega rekao – da li mi želimo naoružan ili nenaoružan narod? U svakom slučaju, sve dok imamo ovako odgovorne građane, koji ne zloupotrebljavaju oružje, ja sam za to da građani budu naoružani. Niko nije pomenuo, možda to nije ni važno, ali mislim da neću pogrešiti ako kažem da, evo, u našoj zemlji i kroz našu zemlju prolaze hiljade migranata prema zapadu. Dolaskom u našu zemlju dobar deo njih se naoruža, istina, oružjem iz one D kategorije, jer čitamo često u novinama da u međusobnim sukobima koriste noževe, pa nekad čak i prema našim građanima. Šta bi se tek desilo da mogu da uzmu i neko drugo oružje iz ove grupe B ili C? Znači, ovde su kao gosti, zloupotrebljavaju to i koriste oružje. Zbog toga, a i zbog svega drugog, što ipak ako su građani naoružani, ako vode računa o bezbednosti sebe i svoje porodice, ipak su oni i brana terorizmu i brana kriminalu. Već više puta su rekle moje kolege da ovo vreme od dve godine svakako bi trebalo da se iskoristi da ono na šta su ukazali narodni poslanici, da se to ispravi u roku od ove dve godine. Jer stvarno nema nikakve logike, a ipak zakon i propis mora imati logiku, da oružni list važi 10 godina, kao i u drugim zemljama, ali kod njih i zdravstveni pregled i uverenje o zdravstvenom pregledu važi 10 godina, a kod nas važi samo pet godina. Građani su opterećeni različitim problemima. Znači, morali bi da vode računa da ne zakasne, da tačno na vreme ponovo izvrše taj zdravstveni pregled, ponovo ga plate ili dolaze pod one kaznene odredbe da mogu biti kažnjeni novčano od 10 do 150 hiljada dinara. Eto, samo izmenom u tom novom predlogu zakona te odredbe jednostavno se briše i mogućnost da građani budu kažnjeni. Jedan od kolega je pomenuo da u zakonu nije adekvatno, da kažem, dat značaj dvema organizacijama ili udruženjima građana. Mi imamo stotine, imamo hiljade udruženja građana, ali postoje one koje su od posebnog interesa za Republiku Srbiju, to je Lovački savez, sa jedne strane, sa druge strane, to je Streljački savez Srbije. Vi znate da smo u ovom istočnom delu Srbije imali pre možda dva, tri meseca jedan problem. Pored policije, odmah su se u rešavanje tog problema uključili lovci i oni su važni za Republiku Srbiju. Zbog toga mi ne treba da donosimo odredbe koje su negativne i koje destimulišu građane da budu članovi toga saveza. Ili, recimo, Streljački savez Srbije, kolika je njegova važnost. A i jedna i druga od tih organizacija svojim postupanjem i svojim pravilnicima vaspitavaju mlađe generacije. Vaspitavaju ih da budu ispravni ljudi. Tako da, svako ministarstvo, o tome je takođe govoreno u ovoj Skupštini, dužno je da jedan broj tih udruženja izdvoji koji su bitni za njegovu delatnost. Ova dva udruženja su bitna za delatnost Ministarstva unutrašnjih poslova, dobro, ovo jedno je i za Ministarstvo odbrane, ali je važno da se prema njima ima drugačiji stav, da se one odvoje i da se to, na kraju krajeva, vidi i kroz zakon. Ovih dana, pre nego što su naše kolege predložile ovaj zakon, bila je prava trka građana da ispune ovu zakonsku obavezu. Ja sam imao prilike da mi jedan određeni broj građana koje poznajem, prijatelja, nude svoj oružje besplatno, nudili su i drugim ljudima. I na kraju, pošto niko nije hteo da prihvati to oružje koje poklanjaju, oni su ga predali u MUP. To govori da su oni odgovorni, ali oni su se rastali od nečega što je ipak materijalna ili neka druga emocionalna vrednost. Takođe, jedan broj građana me je zvao, i meni je to bilo u neku ruku i smešno, kaže - kad zakon stupa na snagu, nemojte da uđemo u prekršaj? Kažem - ako Skupština raspravlja o zakonu, pa napraviće ona to, pošto je potpuno jedinstvena kada je u pitanju ovaj zakon, napraviće to tako da vi ne uđete u prekršaj i da ne morate oko toga da se sekirate. Ali važno bi bilo da nas čuje i Vlada, jer možda za ovaj zakon odgovornost delimo i mi koji smo ga doneli, a i Vlada, i da i ona sada iskoristi ovaj period od dve godine i da ispravi ovo na šta smo mi ukazali. Ako su želeli da donesu baš liberalan zakon, da on bude takav, da bude liberalan, a ne da bude destimulativan i da u stvari ga onda građani doživljavaju kao zakon koji služi za njihovo razoružavanje. Svojim odnosom prema zakonskim obavezama koje su inače propisane i ovim i nekim drugim zakonima oni su pokazali da ne zloupotrebljavaju oružje, a i zbog toga bi trebali, na kraju krajeva, da donošenjem jednog boljeg zakona od ovoga i ispravljanjem ovih stvari na koje smo mi ukazali, mi iskažemo i poštovanje prema građanima koji poštuju zakon i koji u jednom potpuno zanemarljivom procentu su zloupotrebili oružje koje su imali na dozvolu. Dame i gospodo narodni poslanici, gotovo u potpunosti mogu da se složim sa prethodnim izlaganjem. Cilj predloga je da građani ne uđu u prekršaj, da dobiju dodatni rok da ispune svoju obavezu, ali ja lično nemam ništa protiv da se ovome predlogu zakonu daju odgovarajuće inicijative i smernice, ne samo Vladi Republike Srbije, već svim vlasnicima oružja, lovačkim udruženjima, komorama, svima onima koji nose oružje, svima onima koji su vlasnici oružja, pa i onima koji su vlasnici nelegalnog oružja. U rukama kriminalaca nije 95% nelegalnog oružja, 95% nelegalnog oružja je kod ljudi koji nisu skloni kriminalu, nego su za ne daj Bože, negde sklonili neki komad oružja, ne želeći da ga upotrebe sem, ako izgube poslednju nadu da mogu život da odbrane na drugačiji način, svoj ili svoje porodice. Nemam ništa protiv da svi zajedno po meni, donesemo liberalniji zakon baš zbog nelegalnog oružja, da damo jedan određeni rok koji treba da bude, evo sada imamo dve godine, ali u te dve godine da napravimo možda nove izmene iz javne rasprave po isteku zakona, da to bude otprilike nešto što treba da liberalizuje neki period u tom zakonu od prvih 10 godina, da svi koji žele da uđu u legalne tokove mogu da uđu. Mnogi od ljudi koji imaju nelegalno oružje nemaju problem sa lekarskim pregledom, nemaju problem sa streljanama, nemaju problem sa taksama itd. pa je možda njima isplativije da to drže nelegalno i zato se sa nekim delovima kritike slažem.

Samo kratko, dakle ja, a vidim da i neki drugi shvataju ovaj produžetak kao priliku ne samo da se onda završi ovaj proces preregistracije, nego bogami i kao priliku Vladi da predloži od adekvatnijih ili nekog drugog predlagača predloži bolje, odnosno valjanije izmene ovog zakona koji je očigledno svojim sadržajem u velikoj meri i doprineo tome da se ova obaveza ne izvrši do kraja. Očigledno su potrebne izmene, potrebno je olakšati proceduru, a ne kažnjavati one koji su revnosni i disciplinovani vlasnici registrovanog oružja. Samo još jedna stvar, ja sam u ovoj pauzi malo čas i pitao lično generala, da li i za njega važe sve te iste odredbe. Da, važe sve iste odredbe kao i za bilo kog drugog ljubitelja oružja. Prosto mislim da bi trebalo uvesti tim izmenama pored ovih olakšica za sve, dakle za sve koji se prijave da žele da imaju registrovano oružje, ali treba izdvojiti kategoriju onih koji su dobili to oružje kao poklon, kao nagradu za revnosnu službu za junačka dela, za neke posebne zasluge i da prosto nije u redu da se oni tretiraju kao i bilo koji hobista ili neki žestoki momak koji želi da između ostalog ima i oružje. Tako da je to jedan detalj, ne vredi da mi sada pričamo o tome i nadam se da će stići narednih meseci ili godinu dve dana izmene ovog zakona pa onda kažem, prosto kao sugestija da bi o tome trebalo voditi računa, ne kažnjavati one koji su disciplinovani i na neki način ipak izdvojiti one koji su to oružje dobili kao zasluge za svoju službu i revnost u odnosu na one koji prosto žele da imaju oružje. Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, ponoviću jednu stvar, da tačno je zakon ima nekih manjkavosti, već sam govorio o tome i one mogu brzo biti uklonjene, ali opet procedura za promenu zakona je takva da verovatno nećemo moći, možda do kraja ove godine, tek negde, ako uopšte nova Vlada stavi u plan i program promene zakona. Tako da treba da budemo realni da građanima govorimo stvari koje su takve kakve-jesu, ali zato se mogu pravilnici o kojima govorim i primena promeniti u narednih nekoliko dana. Dajte da pošaljemo tu poruku iz Narodne skupštine koja i na ovaj način pokazuje da radi u interesu građana, da to može veoma brzo da bude rešeno, potpomognuto, a ostale anomalije zakona ćemo koje su se pokazale u primeni promeniti u narednom sazivu parlamenta, naredna Vlada, naravno ako su slušali ovu dobru raspravu koja je trajala dva dana.

Pa, je uvažila i nekoliko amandmana koji su narodni poslanici podneli. Nije mogao biti promenjen ovaj deo kod diskrecionog prava, ponavljam, jer se on nalazi u drugom zakonu, ZKP, koji nam nije nikad dostavljen ovde da to promenimo. Jednostavno je moralo da bude prenešeno u ovaj zakon, zato govorim da i to treba. Ali šta pravilnici nisu uvažili što je žalosno, nisu uvažili značaj Streljačkog saveza Srbije. Ja želim sada u ime poslaničkog kluba SNS da čestitam Streljačkom savezu Srbije i svim našim reprezentativcima koji su u prethodnih nekoliko dana na evropskom prvenstvu ponovo za Srbiju, za naše boje, za našu zastavu osvojili zlatne medalje i još nekoliko medalja na evropskom prvenstvu. Nisu ovi pravilnici dobro uvažili lovačku organizaciju. Videli smo kod tog primera Malčanskog berberina da je hiljadu lovaca po istočnoj Srbiji tražilo zajedno sa policijom, ali to nije sve ljudi lovci ne idu samo da love. Lovci idu da love nekoliko vikenda u godini dana kako je predviđeno ali 365 dana u godini oni brinu o svojim lovištima. Oni brinu o životnoj sredini. Setite se pre nekoliko godina kada je Dunava bio zaleđen, samo su lovci, a ne neka druga udruženja za zaštitu životinja, na primer, nego su samo lovci Srbije od Novog Sada do Đerdapa iznosili hranu za ptice na Dunavu, kada je Dunav bio zamrznut. Niko nije iznosio tada hranu, samo lovci i pomagali. Lovci hrane divljač. Lovci jedini znaju gde i kada se baci jedna plastična flaša. Oni znaju gde se tačno nalaze divlje deponije. Kada toliko pričamo o životnoj sredini, pa lovci imaju jednu ulogu koja može da pomogne čitavoj državi i da se sve to počisti. Oni znaju da li se seče šuma stručno ili ne stručno, verovali ili ne, jer nama nije nestao tetreb, recimo iz centralne Srbije, zato što su ga lovci izlovili, a ima ga u Bosni, ima ga na Kosovu i Metohiji, nego je nestao zato što se nisu baš u najboljoj meri sekle šume. To oni koji su završili Šumarski fakultet znaju, a tetreb traži mir, pa je bio uznemiren na drugi način. Znači, lovci bez obzira na napade koji se na njih vrše imaju pozitivnu funkciju za naše društvo i trebalo ih i primenom ovog zakona, a i nadam se skoro da će doći u proceduru i izmene i dopune Zakona o divljači i lovstvu, trebalo ih je na taj način uvažiti. Još jednom kažem da je dobro što će cela Skupština za ovo glasati osim ovih koji ne dolaze u Skupštinu ni po jednom pitanju, pa ni po ovom pitanju koje je bitno za naše građane koji bojkotuju rad parlamenta, poput Boška Obradovića, a pozivaju na oružje, pozivaju na državni udar… Ali on, čovek, ja mislim da prvo time treba da se pozabavi tužilaštvo, a ne da li neki moj lovac od 70 godina ima metalni orman ili drži u drvenom ormanu pušku, a ovaj može da lupeta šta hoće u javnosti i nikom ništa. Znači, čovek poziva na državni udar. Izvolite, povedite ga malo neka sedne na vruću stolicu, neka odgovori na nekoliko pitanja. Kako je on to mislio? Šta, zato što je narodni poslanik, pa može da lupeta, takve gluposti, takve budalaštine i da uznemirava javnost. Znači, takvi i nisu ni ova dva dana ovde, takvi nisu došli da uvažen građane Srbije i za ovaj problem koji imaju. Srpska napredna stranka otvoreno govori o problemu iako je većina. Gde ste vi gospodo? Nema vas. Vi pozivate na državni udar. Strašno.

Njemu posebno hvala ispred svih. Ali, opet kažem, ovo nije kraj posla. Molim Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova da pod hitno promene pravilnike kako bi pomogli našim građanima na osnovu rasprave u parlamentu, a o zakonu će naravno brinuti sledeći saziv parlamenta. Hvala. Pošto je rasprava nešto šira, a svi znaju da je intencija predlagača bila da se narodu izađe u susret. Dakle, činjenica jeste da je mnogo ljudi, mnogo naših građana ostalo da nije završilo posao, a svi rokovi ističu sutra i mnogo ljudi ima potrebu da i dalje reši svoja pitanja vezano za oružje i odgovarajuću dokumentaciju. Suština Predloga zakona je da se još jednom ljudima u susret izađe. Naravno, kao što to ume da bude često u Narodnoj skupštini slučaj postane ovo šira rasprava i onda se priča o zakonu generalno, pa i o drugim zakonima, pa i o drugim sednicama, pa i o svemu drugom, sem o Predlogu zakona. Pre svega, ja sam hteo da pitam poslanika Ševarlića, koji priča ovde svašta, između ostalog, optuživao nas iz Srpske napredne stranke da smo genetski modifikovani, pa odmah izašao i nikako ga nema da se u salu vrati, a hteo sam da ga pitam, ali tu je, koliko vidim, gospodin Vukadinović, vi ste sada koalicioni partneri, koliko sam ja razumeo, najavili ste zajednički izlazak na izbore, pa ako ćete biti ljubazni da prenesete poslaniku Ševarliću moje pitanje, a možete i vi da odgovorite na njega, ni to ne bi bilo loše. Ako ima želju da priča o svemu i svačemu, sem o dnevnom redu, sem o našem predlogu koji je usmeren ka cilju da se narodu pomogne, ako ima vremena da se bavi svim drugim, kako ne nađe jednu jedinu reč za shodno da izgovori na temu poziva na državni udar u Srbiji? Evo, to je sad pomenuo gospodin Šormaz, a nije za to sigurno čuo gospodin Ševarlić prvi put, pre minut kada je to pomenuo Šormaz, niti ste vi niti bilo ko treći. Svi znaju da je u ovu Narodnu skupštinu juče, doduše ne u salu, nego tamo u hol gde se okupljaju novinari, došao Boško Obradović i pozivao čovek ne trepnuvši da se digne vojska, da se digne policija, da se izvrši državni udar dok predsednik nije u zemlji, da preuzme vlast, a njega valjda da izoluju, pošalju ne znam gde i da onda ovde mi imamo građanski rat. To su opisivali, što Boško Obradović, što ovi drugi Đilasovi satrapi kao neko divno i bajno rešenje koje će svima doneti sreću u nekakvu u ovoj zemlji. E, pošto je to izgovorio u Narodnoj skupštini i pošto to jeste tema juče, sinoć i danas, kako ovi koji imaju vremena da se svim i svačim bave ne nađoše za shodno da jednu jedninu reč kažu na tu temu, da li se sa tim možda slažu ili to osuđuju? To može da osudi samo svaki pristojan čovek u ovoj zemlji, da kaže da je to apsolutno neprihvatljivo. Na šta to liči da se priziva bukvalno građanski rat, da se priziva krvoproliće, da neko sanja da će bilo šta u Srbiji da bude dobro. Njima, Đilasu, Đolaku, Miškoviću, Bošku njihovome, kome će da bude dobro ako se na taj način bilo šta u ovoj zemlji reguliše ili rešava? Naravno da je to apsolutno neprihvatljivo. Što ne nađoste za važno da to pomenete na bilo koji način? Dakle, to je bilo moje pitanje, pre svega, za Ševarlića, ali nemam ništa protiv, možete i vi, pošto ste sada koalicioni partneri. Nije se niko oglašavao sa te strane kada je Boško Obradović počeo sa svojom rasističkom kampanjom borbe protiv migranata, strašnih migranata koje treba verovatno da počistimo sa lica zemlje kada je napravio ono svoje brendirano kamijonče da kao promoviše bojkot, a u stvari promoviše svoju fašističku i rasističku ideologiju. I uopšte nek ne bude važno što se nisu udostojili da se tim pitanjem bave svi oni koji su se svrstali i rekli - da, mi smo rame uz rame sa Boškom Obradovićem. To su, da vas podsetim, uradili lično Dragan Đilas, dakle on je otvoreno rekao - u ovome smo Boško i ja jedno. Njih dvojica su jedno. Dakle, kad govori Boško, govori Đilas. Kada govori Boško, govori Đilasov kum Mladen. Kada govori Boško, govore svi ostali koji su prihvatili da im stoje rame uz rame. I neka ne bude problem što nisu našli za shodno da se tim pitanjima, još tada, a tada je bilo krajnje vreme, bave ovi iz Demokratske stranke, vajni, takozvani veliki liberali, veliki evroljani, veliku borci za najviše standarde u domenu ljudskih prava, da se ne bave time što su sada defakto u koaliciji, i što ih defakto predstavlja, u njihovo ime govori jedan ksenofob, jedan fašista, jedan rasista. Da su se tim stvarima bavili na vreme verovatno ne bi smo došli u situaciju da u njihovo ime taj isti fašista, Boško Obradović, dolazi ovde juče, staje pred novinare, i sad svi misle nastaviće svoju uobičajenu tiradu protiv migranata, a on uzme pa izgovori - pozivam vojsku i policiju. Mogu da vam pročitam kako je to tačno zvučalo. Dakle, da izvrši puč da, da svrgnu izdajnika sa vlasti i sačuvaju bezbednost države u novoj migrantskoj krizi. O Aleksandru Vučiću je govorio, o izabranom predsedniku Republike, o čoveku iza kog je stajala apsolutna većina naroda u ovoj zemlji u momentu kada smo mi održali izbore, da vas podsetim, koje je imao jedno tri puta više glasova nego svi ostali zajedno. Znači, sve ostalo je da saberete, na jednu stranu da stavite, e on je imao tri ili četiri puta više. I sada Boško Obradović dolazi ovde, govori u ime tih koji su mu tolerisali sve drugo, što mu ne bi tolerisali onda i ovo, da li je tako? I sa ovim se slažu. Ako ćemo da pričamo o svemu i svačemu, pa šta je čeri paradajz, šta je riba list i da li je neko od nas genetski modifikovan. Hajde za ovo kažite šta vi o tome mislite, Ševarlić, vi slobodno, nađite nekog trećeg, nije važno, jer ako je nešto bitno nije vam bitno što hoćemo narodu da pomognemo i da se ovi rokovi pomere, ne mora da bude bitno, ali ako je nešto za narod bitno, hajde da vidimo odgovor na pitanje da li treba ovo da bude uređena zemlja, pristojna zemlja, zemlja koja vodi računa o tome da svoj mir i svoju stabilnost sačuva da bi mogla da radi dalje, da bi mogla da se razvija dalje, da osnažujemo našu ekonomiju dalje kad smo je već prvo sačuvali, onda popravili i osnažili značajno u odnosu na vreme tajkuna i njihovih fašista, njihovih batinaša, da možemo da dižemo standard sad kad smo ga već podigli značajno u odnosu na period tajkuna i njihovih fašista i njihovih batinaša ili treba sve da rasturimo i treba sami sebe da uništimo u nekom ludilu poput građanskog rata, oružanog sukoba ili vojno-policijskog puča? To je pitanje na koje odgovor duguju svi oni koji prihvataju da sa takvima stoje rame uz rame, da sa njima pozivaju na uništavanje institucija u ovoj zemlji, ili bar ako hoće da se bave politikom u Srbiji i smatraju da ima važnijih tema, da budu svesni situacije, svesni trenutka i da budu potpuno načisto od ovoga sada, danas, važnijeg pitanja nema. Što se nas tiče potpuno je jasno, mi ćemo uvek da budemo za onu Srbiju koja vodi računa o svojoj deci, o svojoj budućnosti, što znači, Srbiju koja vodi računa o tome da nikome dlaka sa glave ne fali, da čuvamo tuđe kao svoje jer sve je to naše, i ovakve uvek ćemo moći samo da osudimo. A da čujemo šta o tome imaju da kažu ostali, primera radi Ševarlić ako se seti gde je Narodna skupština tokom pauze za ručak ili nešto nakon nje, ili vi koji sa njim sarađujete. Zahvaljujem. Izvolite. Gospodine Orliću, nisam mislio da ću nastaviti, to jest da ću na kraju imati priliku da još kažem nešto. Ja ne bežim od toga. Žao mi je što nije bilo više prilike tokom prethodnog perioda da se razgovara o otvorenim i neprijatnim temama i stvarima u kojima se razlikujemo. Vi ste pitali prof. Ševrlića, on nije trenutno tu, ali ste onda pitanje prosledili meni. Ja ne odgovaram ni za koga, svako odgovara za sebe, ali - da, sa prof. Ševarlićem imam razumevanje i imam saradnju. Lepo smo sarađivali u prethodnom periodu, slagali se oko mnogih stvari, ali svako ima neke teme kojima se više bavi i u koje se više razume.

Naravno da se ne slažem sa tom izjavom i nemam nikakav problem, kao i sa nekim drugim potezima, ali moram priznati, moram reći da se u velikoj meri ne slažem ni sa atmosferom koju je ovde pravila vladajuća većina svih ovih godina u parlamentu, uz čast za izuzetke, ali vrlo često vrlo ružno i grubo govoreći o predstavnicima opozicije, nazivajući ih najgrđim imenima. Dakle, da ne idem u dalju prošlost, ja sam pogledamo belešku od juče. Rečeno je - žuto tajkunsko lopovsko preduzeće. To se rutinski, gotovo bez onako ograde, bez zazora, kao svakodnevno. Dakle, taj pogrdan govor, taj govor mržnje je nešto, ja se slažem, što škodi ovom društvu, pogotovo kad izađe iz okvira i osuđujem ga sa bilo koje strane dolazio. Samo nemojte se praviti kao da ste vi tu nevinašca, a kažem nemam nikakav problem da osudim ono što je upravo izjavio, kako su preneli mediji, gospodin Boško Obradović. Mislim da atmosfera državnih udara, pučeva nije dobra, ne koristi, ali isto tako mislim da ne možemo reći da nije dovoljno, odnosno moramo se i složiti, jer nije dovoljno iskorišćen prostor ove Narodne skupštine da se tu vodi koliko toliko uljudan dijalog neistomišljenika, ali ljudi kojima je stalo do zajedničkog dobra. To je propušteno i nadam se da će u narednim godinama, i narednom sazivu Skupštine to biti koliko toliko bolje. Hvala. Dobro je, gospodine Vukadinoviću, što ste prihvatili da neku vrstu odgovora ponudite. Inače, samo da znate, nisam ja vas pomenuo tek tako samo zbog toga što ste rekli da ćete vi i Ševarlić zajedno na izbore neke, želim vam sreću, naravno, kao i svim ostalima, nisam mogao da budem načisto šta vi možete o tome da mislite. Znate zašto? Zato što pamtim onaj dan kada su ovde upali Boško Obradović i Ivan Kostić u pokušaju da isprovociraju narodne poslanike SNS. Sećate se kada su ovde došli do stola za predsedavanje, bez ikakve dozvole, naravno, i mahali onim transparentima u pokušajima da izazovu incident u vreme kada se dešavala kriza u parlamentu Crne Gore, da bi se pokazalo da je problem ne u tome što se dešava u Crnoj Gori, ne u onome što radi njihova vlast u pokušaju da na silu istera jedan zakon duboko nepravedan prema srpskom narodu u Crnoj Gori, nego da je problem u tome što su u pitanju, prosto, Srbi, da pokažu da ima problema i da će da naprave problem i da od toga naprave vest i u Domu Narodne skupštine – evo, Skupština u kojoj ima Srba, u Beogradu, kao i u Podgorici, pa su problemi tu. Tada ste, da vas podsetim, bili oduševljeni tom njihovom diverzantskom akcijom, ne znam šta je to trebalo da predstavlja, jer ste sa njima u prolazu pozdravljali – baci, bravo, svaka ti čast? Pa, to nisu videli samo poslanici SNS. Bio je tu tačno kod prolaza i Marijan Rističević kada se to dešavalo i mi smo pričali jedni sa drugima – da li ste videli šta se dešava i na šta ovo liči? Živo me zanima da li i ovaj put smatrate da su po sistemu „bravo, care, svaka čast“ nešto pametno uradili kada su juče pozivali na to da se dignu vojska i policija, izvrše državni udar i zatoče Aleksandra Vučića po povratku u zemlju? To sam morao da vas pitam. Pokušaj da se na nas prebaci odgovornost za to što oni pozivaju, da tajkuni i lopovi i fašisti, jer to i jesu, i što sami kažu, da to što oni pozivaju na građanski rat, što oni pozivaju na krvoproliće, da se na nas prebaci odgovornost rečima – nije ovde bilo dobre atmosfere, vi iz većine često niste birali reči, rekli smo vam mnogo puta, i ako treba da vam objasnimo još jednom, to su reči koje su oni sami izgovorili o sebi.

Da li se sećate toga? To su njihove reči, nije to niko od nas morao da izmišlja. Samo smo im pokazali izveštaj. Vi ste sami za sebe rekli – žuti lopovi, doslovce. A zašto? Zato što su sami u svoj izveštaj stavili da su oni, a ne mi, krali, nameštali tendere, nameštali konkurse, ugrađivali se za procenat, organizovali kojekakve radove i usluge za lokalne samouprave, pokrajinu, Republiku preko svojih firmi, da bi pare uzimali, da bi narod pljačkali. To su oni zaključili i sami sebe proglasili ujedno i tajkunima, taj Boško Obradović, ta batina fašistička Dragana Đilasa. Jesmo li vam pokazivali ovde njegove literalne sastave o Draganu Đilasu kao tajkunu, tajkunčini, tajkunsko – medijskom magnatu? Pa, to su njihove reči o njima samima i mi smo nešto grdno zgrešili kada im njihove reči i kažemo – evo što ste vi sami o sebi pričali. Pa, znate šta, možemo sa tim da se složimo. Ako vi mislite da ste vi ovo, pa i mi ćemo da vam kažemo – pa, vi ste to. Dakle, to je loš pokušaj spina. Ne možemo mi da nekoga uvredimo, pokazujući mu njegove reči, pa time mi da budemo krivi što taj neko hoće građanski rat u Srbiji, što taj neko hoće puč, što taj neko hoće državni udar, što taj neko hoće zlo Aleksandru Vučiću, njegovoj porodici ili ljudima iz SNS. Dakle, oko toga moramo da se razumemo, a ovo da ste overavali i bili oduševljeni pokušajem da se izazove incident, skandal i fizički obračun u Narodnoj skupštini, jeste, to ne morate da me ubeđujete da niste, to jeste radili. Ako se ne slažete sa ovim pozivima na državni udar, to je dobro da čujemo. Vidim, tu je i gospodin Ševarlić. Ne bi bilo loše da čujemo zašto on ne nađe vremena. Valjda nije imao dovoljno minuta za repliku, da nam kaže šta on misli na pozivu na državni udar od strane Dragana Đilasa, kuma Mlađe, Boška Obradovića i ovih nesrećnika iz DS, što pokušavaju da utvrde ima li im stranke još uvek ili ne.

Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Dakle, dobro je što je gospodin Orlić spomenuo onaj incident sa poslednjeg radnog dana pred Novu godinu, jer sam ja tom prilikom tražio reč i uzalud tražio reč ceo dan, celo popodne i predsedavajuća mi nije dozvolila verovatno da ne bih rekao šta mislim o tome i da ne bi se čula moja reč. Bilo kako bilo, sada sam indirektno dobio priliku da objasnim kroz ovu interpretaciju koju je kolega Orlić već ponudio. Da, problem je u tome što vi često trpate babe i žabe u isti koš jer vam to odgovara, da li zato što vam odgovara ili mislite da vam odgovara. Dakle, ja nemam problem da se ogradim od nekog postupka ili poteza nekoga iz opozicije, ali vi ih sistematski demonizujete. U suštini, kada je počeo sa radom ovaj saziv parlamenta, opozicija nije imala takav militantni stav, nego je bila dočekana na nož. Sećam se prve sednice, kada je predsedavao gospodin Mićunović kao najstariji poslanik, sa koliko mržnje, sa koliko agresije se kidisalo na njega, plašeći se, kao da je izvršio državni udar što je zatvorio sednicu negde kasno uveče i rekao – nastavićemo u ponedeljak. Moram vam reći, gospodine Orliću, vi ste, odnosno skupštinska većina od početka agresivno išli prema ovim relativno malobrojnim ustaljenim predstavnicima opozicije. Što se, pak, tiče ovog konkretnog incidenta, ja sam prišao tamo da smirim situaciju. Jeste, čak sam zagrlio kolegu Kostića i rekao da izađu iz sale. Bilo je jasno da je to došlo kao do ivice fizičkog obračuna, ali, pošteno govoreći, oni su napravili incident i to je jako važno da čuje javnost. Mogao je dobije opomenu, kaznu, jednu, dve, tri, da bude isključen sa sednice, ali to znamo i vi i ja, a to je i indirektno priznao čak i predsednik vaše poslaničke grupe da je on, zapravo, učinio taj prekršaj i fizički krenuo prema Bošku Obradoviću. Dakle, on je stao, to jeste incident, ali to se dešava i u Evropskom parlamentu, razvio transparent, gospodine Orliću, na kome je bilo nešto kritički na račun vlasti, a onda je šest vaših članova poslaničke grupe prišao njemu fizički, ali se to loše završilo po njega. Dakle, to je, pravde radi, tako bilo. Kolega Vukadinoviću, kolega Orlić se javio po amandmanu, trošio je vreme poslaničke grupe. Vi ste tražili repliku koja traje do dva minuta, a omogućio sam vam skoro tri. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, član 107. povreda dostojanstva. Sada smo čuli o agresiji većine nad manjinom. Sada čuli o čuvenoj agresiji nad Boškom „Ljotićem“ Neverovatno, ne mogu da verujem šta sam čuo. Od ovog istog govornika sam slušao kako mi kontrolišemo RTS, uključujući i moju malenkost. Ja za 30 godina ni jednom nisam bio uživo na RTS-u, imam političku stranku čiji sam predsednik sa 10.000 članova itd. On je bio šest puta za dve godine i on se žali na RTS meni koji nisam bio ni jednom. Ali ovo je prevazišlo i to, svi znamo da je Boško „Obradović“ ovde uneo kamen. Svi znamo da je na Administrativnom odboru delom kompjutera gađao kolegu Martinovića. Svi znamo da je upao u Kabinet Maje Gojković i ostavio joj modrice na telu, dakle, nasrnuo na predsednika parlamenta. Svi znamo, recimo, da je toliko bio agresivan da je pokušao državnom zastavom da otvori vrata na parlamentu. Svi znamo da su poslanici Dveri tu čupali mikrofon, čini mi se, gospođa Marija Janjušević. Svi znamo o agresiji, o čuvenoj agresiji „dosta ih je bilo“, sećate se svi ovde, nikada niko iz vladajuće većine nije nasrnuo na manjinu, otišao nekog pljunuo u lice, nikada niko nije otišao u njihove redove i psovao im majku. To se sve dešavalo meni, nikada niko nije nasrtao onako u jurišu na redove, a posebno nikada niko nije jurišao na „Boškića Ljotića“ Sada se vidi da bez obzira što je kraj ovog mandata, a ja i moji političkim protivnicima želim uspešnu izbornu kampanju i svu sreću na izborima onoliko koliko zasluže, ali to ne znači da se sa njima neću sporiti u parlamentu. Sve im najbolje želim, ali se tačno sada vidi ko je bio na listi Boška „Ljotića“ Hvala. Izvolite. Ako me pitate šta mislim o smanjenju subvencija sa 100 hektara na 20 hektara ili za pet puta, mislim sve najlošije. Ako me pitate šta mislim o smanjenju subvencija sa 12.000 na 4.000 dinara po hektaru, mislim sve najlošije, jer su to najmanje subvencije po hektaru u celoj Evropi. Ako me pitate šta mislim da potpuno nenajavljeno povećavate limit sa 10 grla sitne stoke na 30 grla stoke za pravo na subvencije u tekućoj godini koja je već počela za ravničarsko područje, zaista mislim sve najlošije. Ako me pitate zašto nije bilo 5% od ukupnog budžeta Republike Srbije, odnosno od ukupnih poreskih prihoda i zašto ste zakinuli poljoprivrednicima po nalazu, po metodologiji vrhovnog državnog revizora 103 milijarde, mislim sve najlošije. Zašto? Zato što ste za šest godina prošlog i ovog mandata ugasili preko 60.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava po dva člana, to je 120.000 ljudi je izgubilo šansu da živi i da preživljava. Za koga ste praznili ta sela? Jel za migrante? Za koga? Prema tome, a šta mislim o Bošku Obradoviću, ja sam to pokazao onog trenutka kad sam izašao iz te poslaničke grupe zbog neslaganja sa odlukom koju ste doneli mimo mog znanja, kao nestranačkog poslanika. Ja normalno nisam učestvovao u aktivnostima Dveri na njihovom predsedništvu, to mi pravo i ne pripada, ali sam posle toga sam doneo odluku. Ako vam je smetalo što sam bio u Narodnoj skupštini i posle toga, onda sami sebi skačite u usta. Pitam se samo, šta bi ste vi radili da nije bilo, da nema te opozicije koja je napustila Narodnu skupštinu? Vi ste više vremena utrošili, tri puta, govoreći o opoziciji nego o programima razvoja ove zemlje. To je vaš najveći problem. Šta će biti kada budete vi otišli sa vlati, to će se videti kako će onda biti.

Gospodine predsedavajući, ja stvarno nekim ljudima ne mogu pomoći jer ne žele da sarađuju. Sada vidimo da oni koji su bili na listi Boška „Ljotića“, ne žele da se ograde od postupaka Boška „Ljotića“ i Dragana Đilasa. Znači, ne žele, a kažu bili su vanstranački kandidati na listama Dveri, DSS, koje su političke stranke. Ja stvarno to ne razumem. Ne razumem taj prelaz od Tita kod Ljotića, to nikada ne bih mogao da razumem, ali recimo, dobiješ 62-63 hiljade evra za studiju o zadrugarstvu, zadruge propale, nikome ništa i sada prigovaraš na poljoprivrednoj politici, a u vreme kada si dobijao novac, ukupni podsticaji i subvencije su bile 19 milijardi, kurs bio 117 dinara. Danas su podsticaji u poljoprivredi 43 do 45 milijardi. Znači, duplo i više nego duplo veći i pri tome navodiš primer zato što smo hteli da uvećamo broj grla i to najavljivali godinama unapred, da se ta stada umatičena uvećaju, da subvencije ne idu samo za razvoj, odnosno za proizvodnju biljnih kultura. Za žitarice koje izvozimo, a pada nam proizvodnja mesa, mleka, jaja itd, preusmerili smo određena sredstva u cilju da razvijemo, intenziviramo poljoprivrednu proizvodnju. Pri tome, niko neće da kaže, a posebno ne on, da smo hiljade traktora, da smo hiljade priključnih mašina, stotine hektara voćnjaka itd, dali seljacima, odnosno subvencionisali od 50 do 70%, što je bilo nezabeleženo u vreme kada su oni crpeli iz agrarnog budžeta pare za lažne konsultantske usluge, štampanje nekog tamo priručnika o zadrugarstvu, koji nikada nije naštampan i niko ga nikada nije video. Izvolite. Pre svega, o čemu smo mi govorili, kojim smo se temama bavili u Narodnoj skupštini, gospodine Ševarliću, vi ne možete da znate. Ne možete da znate iz prostog razloga što ste u ovu Narodnu skupštinu dolazili veoma retko. Doduše, kud i kamo više od ovih koji su sa vama zajedno ušli u Skupštinu, sa kojima ste bili na istoj listi, ali vrlo retko moram da priznam, pa i kada se zadesi da budete tu kao na primer danas, to je brat bratu, koliko? Pola sata dnevno. Tako da, ne mogu da kažem da ste uopšte bili u prilici da znate kojim smo se mi temama bavili. Nije uopšte stvar u tome da li smo mi pričali o planovima za budućnost, mi smo te planove realizovali. Da vas podsetim, mi smo ovde zakone usvajali. Mi smo se reformama u ovoj sali bavili, te reforme sa svoje strane sprovodili. Svoj deo posla radili su i predsednik Republike, Aleksandar Vučić, i Vlada Srbije, ali i mi kao Narodna skupština. Vi ste odabrali da sve to, uglavnom, propustite. Kažem uglavnom, ne u onoj meri u kojoj su ovi drugi koje pomenusmo i sada, a sa kojima jeste zaista izašli zajedno na izbore, u tom momentu valjda delili vrednosti i sad kažete pokazali ste da se sa njima ne slažete onog trenutka kada ste ih napustili. Kad dođete ovde i počnete da pričate o svemu i svačemu, ali bukvalno o svemu i svačemu, jer znate, nas da nazivate GMO iz čista mira, niko vas nije ništa pitao na tu temu niti vas je uopšte dotakao, ali ako ćete tim stvarima da se bavite, kako ne nađete za potrebno da se bavite onim što jeste najvažnija tema u ovom trenutku, a to je poziv na državni udar, gospodine Ševarliću, a to je poziv na vojni puč, to je poziv vojsci i policiji da izvrše državni udar i da počne nekakav građanski rat. Ja vas sada pitam otvoreno za to – šta vi mislite o tome, kakvo je vaše mišljenje, odredite se? Vi umesto da odgovorite na to pitanje, vi kažete – a ja mislim o subvenciji ovo, o traktoru ono, a ovo mislim o zadrugama. Time pokazujete da za vas ovo pitanje nije važno, da ga ignorišete, da nije opasno. To je pitanje, gospodine Ševarliću, koje se tiče svakog u ovoj zemlji i svačije dece i budućnosti čitavog naroda. Ne možete da počnete priču da li smo mi nešto zatvorili. Mi smo ovde, između ostalog, i politikom koju smo sprovodili, zakonima koje smo donosili, mnogo toga otvorili. U ovoj zemlji, da vas obavestim, u odnosu na period Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, tog žutog tajkunskog i lopovskog preduzeća, što smeta gospodinu Vukadinoviću kada se kaže, ali to je tako, to je istina, u odnosu na to vreme mnogo smo toga dobrog otvorili. E, sada je tema jel treba, jel rešenje, jel dobro, jel ispravno da sve to što smo otvorili, pa i ono što nisu uspeli da unište, da se sve zaravna, da bude kao ravna zemlja nakon nekog kompletnog rasula, devastacije, uništavanja koje sa sobom nosi građanski rat, jer na to ti ljudi pozivaju, taj Boško Obradović, Đilasov pulen. Za to sam ja pitao. I to ne sme da relativizuje, to ne sme da se ismeva, to ne sme da se razvodnjava pričama o tome da li mi vama ličimo na paradajz i šta ste nam već sve rekli. Dakle, to smo mi radili.

Maši nečim, plaši narod, pričaj koješta, iako to nikoga ne zanima, a onda, vidite kako se ta priča divno nadograđuje, onda samo odjednom ispališ rečenicu – i zato pozivam da Vojska Srbije i policija preuzmu vlast u zemlji. Znate, u Grčkoj se pre nekoliko godina desilo nešto slično. Poslanik njihove ekstremno desne organizacije „Zlatne zore“ je isto to izgovorio u njihovom parlamentu, ali ne pred novinarima, nego na mesto gde bi trebalo da je najzaštićenije, za govornicom. Doslovce je isto pričao. Rekao je – pozivam vojsku i policiju da izvrši državni udar i preuzme vlast. Znate li šta se desilo tada? Ne samo da su ga osudili svi prisutni, ali svi prisutni, osudila ga je i njegova poslanička grupa i oni koji su sa njim izašli na izbore, izbacili ga iz stranke i rekli – mi se ovoga stidimo, mi se ovoga gnušamo, ovo je nama odvratno, ovako nešto da neko poželi našoj zemlji i našoj deci, to ne dolazi u obzir. E, zbog toga ja pitam vas koji ste bili na istoj listi, na istoj strani, klupe delili sa ovima, koji isto to izgovaraju ali u Skupštini Srbije, kakva je vaša reakcija? To ne može i ne sme da se relativizuje, da se ignoriše, da se pravimo da nije bilo ništa. Svako je dužan u ovoj zemlji da kaže gde tačno stoji kada se takva postavljaju, jer se to tiče sudbine čitavog naroda i čitave države. Gospodine Vukadinoviću, nikakve veze to nema sa našim rečima i tonom kojim smo se obraćali na prvoj sednici ili na kojoj god hoćete posle nje. Nije niko od nas ništa slično rekao o njemu. Imate snimak i dan danas, pa pogledajte našta je to ličilo. Da li je to rekao Mićunoviću, koji je predsedavao ili nama ovamo, ja ne znam, nekako je u nas gledao. Ali, tog Mićunovića niko od nas ni tada ni posle nije nazivao onim rečima koje mu je uputio taj fašista Boško Obradović koji ovde poziva na državni udar. Jesmo mu mi govorili sve ono što mu je rekao Boško Obradović pre nekih mesec dana, pa su poskakali neki iz DS, ali imaju pametnija posla nego da štite jedni druge, a sada svi moraju da štite malo sami sebe. Ne znaju šta će i kako će. Ali, to su njihova posla i njihov odnos prema njihovim kolegama. Dakle, tu vrstu agresije, tu vrstu i verbalnog nasilja, ali videli ste jako brzo ono koje prerasta u otvoreno fizičko nasilje, u ovu salu, u ovom sazivu, koje još uvek traje, uneli su neki drugi. I to je cela istina koju vi jako dobro znate. E, sad, što su ti mislili da će tako na silu, na bezobrazluk, na drskost, na nasilje i na tu klicu fašizma koju su uneli, moći da poruše sve klupe sa ove strane, pa da onda oni ovde zavode red, e, tu su se, kao što vidite, prevarili i to je suština njihovog, možda i vašeg problema sa nama. Ovde stoje ljudi koji se ne libe da kažu – to tako moći neće. A da li se sa njima slažete ili ne, vi ste najpozvaniji da odgovorite. Rekao sam vam, neretko ste podržavali sve ono loše, katastrofalno loše što su ti ljudi radili, pa me zato zanima šta imate da kažete danas na primeru ovog poziva na državni udar, i vi i gospodin Ševarlić, čijim odgovorom, siguran sam, nije zadovoljan ni gospodin Ševarlić. Izvolite. Hajde prvo da se izjasnim. Ja pozivam javnog tužioca da ispita sve okolnosti i činjenice u predmetu navedenog događaja i da preduzme sve mere koje su propisane zakonom. Ja da mu se mešam u njegove nadležnosti ne želim. To je moja reakcija, ne samo na postupke Boška Obradovića, nego na postupke svih građana Republike Srbije, i onih koji prolaze kroz Republiku Srbiju, a ne poštuju zakone Republike Srbije. Drugo, bilo bi dobro da smo u proteklih četiri godine rešili barem deo problema koje smo mogli da rešimo, uz malo dobre volje za potraživanja koja dostižu, ako se ne varam, skoro dve milijarde evra, po osnovu dugovanja poljoprivrednika za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje, barem onaj deo za zdravstveno osiguranje kada im se obračunavaju doprinosi za zdravstveno osiguranje i kada se obračunavaju kamate na neplaćene doprinose, a oni u tim godinama nisu imali overene zdravstvene knjižice i nisu mogli da koriste usluge državne zdravstvene službe. Kako možete retroaktivno da tražite od njih da plate doprinose i kamate na doprinose za nešto što uopšte nisu mogli objektivno, legitimno da koriste? Takođe, kako možete da donosite odluku o taksama na brojila u korist Javnog servisa za verovatno milion brojila koja nisu ni u kakvoj funkciji za televizijskim programima? Zašto pljačkate narod? Zašto niste isplatili podsticaje iz subvencije iz 2019. godine? Sad je mart mesec 2020. godine, treba da koriste poljoprivrednici ta sredstva da zanavljaju proizvodnju.

Ovo je ilustracija malo asimetričnog odnosa, gospodin Orlić je opet govorio preko šest minuta, ja imam dva. Ono što je bitno mislim da je važno da se istakne. Trudio sam se da nema ali kada sam osuđivao ovaj poziv na državni udar. To je prosto neozbiljno, neodgovorno. Ja mislim da je to greška, politička, i ne samo politička. Međutim, činjenica je, to je moje viđenje, da je vlast sistematski, ne govorim samo o ove četiri godine, ja četiri godine sudim izbliza jer sam ovde, ali praktično od dolaska na vlast SNS favorizuje i forsira i upražnjava jedan agresivan, netolerantan odnos prema političkim neistomišljenicima. To je stav koji ste vi, odnosno predstavnici vladajuće većine, sistematski gajili prema svakom ko mu je u tom trenutku najopasniji ili ga možda oni žele predstaviti kao najopasnijeg. Način na koji su predstavnici vladajuće većine ovde govorili o prisutnim ili odsutnim liderima opozicije apsolutno je ispod svakog demokratskog, civilizacijskog nivoa. To je takođe činjenica, kao što je činjenica da nije prihvatljivo pozivanje na promenu ustavnog poretka, na nasilnu promenu, državni udar i slično. Ja čak mislim da neke kolege iz opozicije kao da namerno rade, ne mogu, naravno, da tvrdim, kao da namerno rade vama u korist takvim izjavama. Ali, svejedno, činjenica je da je odnos vlasti i opozicije zakrvljen preko svake mere, preko svakog stepena normalnosti. Činjenica je da sam se ja lično trudio da tome ne doprinosim, često trpeći vrlo ružne i grube napade na moju malenkost. To ko je kome psovao mater, mogli bismo pričati, gospodine predsedavajući i gospodine Orliću, zato što sam ja mnogo puta, i to su čule druge kolege, doživeo slično od predsednika vladajuće koalicije, samo što nisam hteo od toga da pravim planetarni problem, kao i neke koleginice takođe iz opozicije kojima je prećeno i kome je psovano na najružniji način. Osuđujem lupanje na vrata Skupštine. Osuđujem poziv na državni udar. Ali, ovo što se dogodilo krajem radnog dana, odnosno krajem jesenjeg zasedanja Narodne skupštine u decembru, taj incident je izazvao predsednik vaše poslaničke grupe, pokušavajući fizički da se obračuna sa gospodinom Obradovićem. A mogao je gospodin Obradović da bude kažnjen, opomenut, zato što je upao sa transparentom. Ali, fizički nasrtaj je preduzeo predsednik vaše poslaničke grupe i čak se izvinjavao tamo svom predsedniku na konferenciji za štampu. Hvala. Kolega Vukadinoviću, slučajno sam ja delom tada predsedavao. To je velika razlika. Još nešto. Ako želite da se bavite politikom, morate da imate stomak i da dobijete udarac, a ne samo da zadajete. To da raščistimo odmah.

Izvolite. Ne, nisam se javio za repliku, nego kao ovlašćeni predlagač imam pravo prvenstva. Jel tako? Dame i gospodo narodni poslanici, nije Martinović nikoga na toj sednici udario. Martinović je bio udaren od dva poslanika i našao se na podu. Ni jednog trenutka Martinović nije hteo nikoga da udari. Ni jednog trenutka nije hteo nikoga da udari. Ali, znam jednog poslanika koji je sve vreme otezao da Boško Obradović završi konferenciju za štampu i da stigne da izvrši ovde incident. Taj poslanik je bacio ono - gimi faj, kako se to kaže - baci pet, Bošku Obradoviću na uspešno izvedenom incidentu u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Taj incident je trebalo da posluži Milu Đukanoviću, trebao je da uvuče u Skupštinu, da Skupština Srbije uradi nešto što bi Milo Đukanović koristio da kaže - evo, Republika Srbija i Rusija se mešaju u poslove, sve vreme su nas verbalno nagonili na to da nešto učinimo ne bi li Milu Đukanoviću dali vadilicu da su Rusija i Srbija, preko Srbije, se mešali u unutrašnje poslove Crne Gore povodom zakona koji smo svi osudili, Zakona o veroispovesti u Crnoj Gori. Sve vreme su pokušali verbalno da nas uvuku u to, a onda su došli njihovi saveznici da i fizički to izvedu raznim transparentima. Jeste gospodin Martinović hteo da oduzme transparent, ali nikome nije pretio ni da će ga udariti, niti je bilo koga udario, niti je bilo ko posrnuo zbog njegovog udarca. Sve je bilo obrnuto - fizička agresija Boška Ljotića, više puta izražena. To što je neko bio na njegovoj listi, ja ne mogu da mislim da je to neka vadilica i da sad treba ne znam po koju cenu da brani postupke Boška Ljotića. Ja njima želim svaku sreću na izborima, ali ću se ja sa njima uvek sporiti. Ja sam protiv agresije. Ja sam za to da ova Skupština postoji, a ne da se izvrši vojni udar, državni udar i vojni puč. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Kad se pogleda ta razlika u aršinima koju pokazujete, onda je tu potpuno jasno kakvi su stavovi u pozadini. Potpuno je jasno. Prvo, vi kad kažete nešto što je izgovorio neko sa naše strane, i to u skupštinskoj raspravi izgovorio, pazite - izgovorio, to vi kvalifikujete kao ispod svakog civilizacijskog nivoa i nije za ljude, to rade oni koji i ne pripadaju ljudskom rodu. S druge strane, poziv na puč, na državni udar, na to da se uhapsi, ubije Aleksandar Vučić, kako to kvalifikujete? Nije mi prihvatljivo. Da neko nešto kaže, pri tom napadnut na pravdi boga, kao i svaki put, to više nisu ljudi, to su šta - zveri, insekti, šta smo mi? A s druge strane neko da preti Aleksandru Vučiću, neretko članovima njegove porodice, neretko njegovoj deci, pa i nama ovde, glavom, pa i svoj deci Srbije, ako hoćete, da im uništi zemlju, da im uništi budućnost potpuno, tu ne kažete da to nije za ljude. Tu ne kažete - to je raskinulo sa civilizacijom, ne. To vam samo nekako nije baš lično prihvatljivo. To je pokazatelj koliko tu zapravo ima iskrenosti, koliko tu zapravo ima ličnog stava prema određenim porukama. Svi vidimo šta je suština priče i u čemu je glavni problem - što je to upereno prema nama, prema Aleksandru Vučiću, onda je u redu, prema članovima njegove porodice, onda je to savršeno, prema ljudima iz SNS, pa, ako treba da znači, i svima drugima u ovoj zemlji. Jer, pitanje uništavanje Srbije je pitanje krvoprolića i građanskog rata, pa to se malo tiče svih u ovoj zemlji. Sve je to na neki način ok, samo kad nije vama ili nekom vašem. To je problem i to je razlika u odnosu prema ne samo pitanjima, nego prema svemu, prema svemu na ovom svetu. Ništa bolje, samo je još gore ono malo pre. Pričamo ovde o tome da su vaše vajne kolege, vaše dike i ponosi koji su vam bili nosioci izbornih lista, iza kojih ste ponosno stajali dok niste dobili mandate, pričali kako će da uništavaju Srbiju, da ovde izazivaju građanski rat. I kako na to odgovarate? Nekim histeričnim nebulozama, bog sveti zna šta se sve ovde napričalo malo pre, ali uz poruku - vi pljačkate narod. Mi pljačkamo narod? Vi, koji ste pola miliona ljudi izbacili na ulicu, vi nama koji smo za stotine hiljada ljudi obezbedili posao i njihove porodice, prvu platu u kući i za njih hleb na stolu - mi pljačkamo! Vi nam kažete! Vi, koji ste sami sebe nazivali žutim lopovima, koji ste priznali u svojim dokumentima, mislili valjda da ih nećemo mi videti, da se kralo, da se varalo, da se ugrađivalo na tenderima, da se drpalo za procente! Vi nekome da kažete da nešto pljačka! Idemo dalje time što narodu dajemo više. Mi pljačkamo, kažete vi, time što izgradismo silne autoputeve koji vam nikad na pameti bili nisu. To je razlika u percepciji. Dok Aleksandar Vučić i SNS gledaju kako da za narod bude više, kako da za sve u ovoj zemlji, sve, i vas i vašu decu, bude samo više nego što je bilo juče, vi samo gledate kako da se što jače uvrede, što bolje opsuje ili da se što silnije zapreti, pa ako treba i tuđom glavom i tuđom decom, ali samo da se pokaže koliko ste vi kivni što vi niste ono što vi mislite da treba da budete. To je razlika u poimanju sveta. Do sada je definitivno bila replika i definitivno je gospodin Orlić govorio četiri minuta ili tri minuta i 55 sekundi. Naravno, ovaj zadnji deo, poslednji deo obraćanja gospodina Orlića nema baš veze sa mnom, niti sa prof. Ševarlićem, nego sam video priliku da raspravlja sa odsutnim predstavnicima dela opozicije koja je prethodno bila na vlasti. Ono što ste propustili da kažete, naravno, uz mnogo zamena teza i podmetanja, insinuacija, gospodine Orliću, a to je da ja nemam problem da osudim i osudio sam u trenutku kada se dogodilo u javnosti, ne samo ovde na vaše prozivke, i upad u RTS, jer to sam zaboravio, i ova dva incidenta koja sam pominjao, ali to me neće sprečiti da kažem da mislim da je vladajuća većina ovde u Skupštini i u javnosti i u medijima godinama sistematski negovala jedan govor mržnje, agresije, netolerancije prema političkih protivnicima i neistomišljenicima. Mislim da ste vi proizveli, svesno ili nesvesno, ne konkretnog pojedinca koga prozivate i na kojeg se pozivate i na čije poteze se pozivate, ali da ste proizveli jednu reakciju koja se može pratiti u javnosti, da zaista postoji i agresije, i netolerancije, i mržnje prema vama. Ja to po ceni da budem izopšten, po cenu da se nađem na vetrometini, između onog nakovnja i čekića, ne prihvatam i ne želim u tome da učestvujem u toj atmosferi euforične mržnje i agresije. Ne mogu da ne konstatujem da ste vi i SNS, vi konkretno kao poslanici i mediji bliski vama i ministri i funkcioneri ove zemlje u velikoj meri tu atmosferu godinama kreirali. Prema opoziciji koja je bila slaba ili ne previše agresivna ste to radili. Sada se, jednim delom, to okrenulo protiv vas, jednim delom sada i oni to rade slično vama. Ja ih ne opravdavam, gospodine Orliću, naprotiv, distanciram se od toga, ali ne mogu da zaboravim šta je uzrok, a šta je posledica tog procesa. Uostalom, kad pominjemo koga ima i ko je na kojoj strani, ne pripadnici vaše liste, nego ljudi članovi vaše stranke, gospodine Orliću, su pretili svojim kolegama da će im iščupati grkljan, fizički im pretili. Predsedniku opštine, članu vaše stranke, visokom funkcioneru vaše stranke sudi se zbog napada i paljenja kuće jednog nezavisnog novinara u Grocskoj. Dakle, hoću da kažem – ima svega i svačega, pa ja vas nisam ovde prozivao svaki put da pitam da li se vi ograđujete od postupka gospodina tog i tog, predsednika opštine Subotica, predsednika opštine Grocka i raznih drugih stvari u međusobnim obračunima, čak u međusobnim obračunima koje ljudi iz SNS učestvuju na lokalu. Svi to znaju širom Srbije da su često veći dušmani jedni drugima, obračunavaju se čak i fizički, a možete misliti onda šta bi radili i šta su radili sa opozicijom kada bi ih ta opozicija ugrožavala. Sad ste opoziciju saterali više manje u mišiju rupu, pa se obračunavaju međusobno. Dakle, to se dešava u vašoj stranci, vaši funkcioneri, vaši članovi glavnog Odbora i vaši predsednici opština, gospodine Orliću. Čupanje grkljanja, gepekovanja, pretnje istim, sve se to dešava. Nisam vas video ovde da ste se od toga ograđivali. Dakle, ja nemam problem, osudio sam čim je bio taj upad u RTS, smatrao sam da je loš, da je glupost, da je nepotrebno, štetno, kao i ove druge stvari, ali ne zaboravimo ko je prvi počeo. To ne opravdava ni onoga ko je reagovao. Možda on sad tu vidi neku priliku da ućari politički, možda on sad hoće neki politički ćef, kao što ste i vi stalno pričajući o lopovima žutim, tajkunskom preduzeću, o mafiji, Điki mafija. To je uobičajena fraza kojom se jedan od lidera opozicije imenuje ovde. Ako je mafija, uhapsite ga, povedite proces. Vuk potomak, to je rasistički govor prema jednom od lidera opozicije, aludirajući na njegovo poreklo, odnosno jednog dede koji je, ne znam, valjda, Musliman, Bošnjak, šta li je. Dakle, ružno se ovde govori o svakom predstavniku opozicije. Kako je Saša Janković ovde rutinski nazivan i kako je vređan? Kako je vređan, dakle, doslovno svaki funkcioner opozicione stranke koji je u tom trenutku predstavljao opasnost po vas? Sad batina ima dva kraja, pa se možda malo okreće protiv vas. Ja neću u tome učestvovati, osuđivaću sve to, boriću se demokratski za vaše pravo ako jednoga dana budete ugrožena manjina. Kolega Vukadinoviću, ne mogu da se baš o svemu složim sa vama, ali red bi bio i da, kao što sam vam i rekao, zbog atmosfere u parlamentu - da li se sećate možda spominjanja porodica funkcionera SNS? Toga se ne sećate. Ne sećate se jednog poslaničkog pitanja, na jedan krajnje bezobrazan način postavljenog – da li predsednik Republike tuče svoju ženu? To nisu izgovarali poslanici vladajuće većine. Znači, prihvatite da za atmosferu u parlamentu ipak, i teške reči koje su padale, veliku odgovornost snose i poslanici bivšeg režima. Pravo na repliku narodni poslanik Miladin Ševarlić. Izvolite. Zaboravio sam da odgovorim na pitanje - koliko sam prisutan ovde? Kao nestranački poslanik i samostalni poslanik u ovom periodu pitam potpredsednika Skupštine u odsustvu predsednice Skupštine, pitam zamenika sekretara u odsustvu generalnog sekretara, pitam predsednika skupštinske većine – zašto na e-parlamentu nema uopšte podataka o našim aktivnostima, ni jednog poslanika, odnosno svih poslanika, pardon, osim jednog jedinog – učešće u diskusijama i to zaključno sa sredinom novembra meseca? Ima portal e – parlament. Tu iznesite sve podatke koliko je ko, pa da vidimo da li neki drugi nestranački poslanik iz vaših redova je imao više nastupa od mene, itd. Onda možemo da diskutujemo argumentovano, ovako napamet zaista ne znam. Što se tiče toliko puta spominjane Strategije razvoja zemljoradničkih zadruga u Republici Srbiji, to je jedan od tridesetak projekata koji su finansirani u paketu. Na ovom projektu, jedino na ovom projektu je bilo šest inostranih učesnika, eksperata iz oblasti zadrugarstva.

Dakle, ovo je vodič kroz zadrugarstvo u Srbiji.

Ovde je samo spisak, telefonski imenik i prepisivanje starih pravilnika, zakona itd. Ovde nema ni – i od istraživanja. Mogu da vam ostavim, gospodine Rističeviću ovu monografiju pa da se uverite, da vidite o čemu sam pričao. Dozvolite molim vas, samo sekund.

Ja vas ne teram, samo vas molim da dozvolite da i druge kolege učestvuju u diskusiji. Pravo na repliku narodni poslanik Marijan Rističević, zatim Vladimir Orlić. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam demokratiju bivšeg režima upoznao dobijajući batine nekoliko puta. Imao sam više sreće od nesretnog Ranka Panića koji je izgubio život na jednom mirnom prijavljenom protestu. Mi smo imali san da registrujemo televizijsku stanicu, ali to nije bilo moguće. Danas ovi koji imaju dvadesetak neregistrovanih televizijskih stanica po 24 emituju program protiv vlasti, nemaju tu vrstu problema koju smo mi imali, niti ih bilo ko fizički ugrožava.

Sada smo videli jedan osam godina kasnije. Od naših zadruga iz tog vremena ostala je samo knjiga. Sve je propalo, sve tajkuni uzeli.

Dakle, mi smo krivi. Ovi su uzeli pare za knjigu, zadruga nema i nikom ništa. Nego, ovde ja predlažem da se izborna lista koju neki tu žele da formiraju zove – F lista, lista F odeljenje ili kako hoćete posle raznih diskusija. Moram da kažem i da ovde ima i lopuža. Recimo zamislite kada svakoga dana ukradete 5.500 dinara. Zamislite, danas ja sa doputovao iz Novih Karlovaca. Svojim potpisom ja tvrdim, ne da živim u Novim Karlovcima, nego da sam putovao iz Novih Karlovaca do Narodne skupštine i ja nudim moj broj telefona da služba to proveri, za svako moje pojedinačno putovanje. Za svako moje pojedinačno putovanje koje mi je plaćeno da li sam, pazi kad nam neko prigovara na moralu, da li sam putovao. Evo, ja dobrovoljno pozivam službu BIA, da na bazi baznih stanica proveri da li sam u vreme zasedanja putovao od mesta prebivališta do Narodne skupštine. Zbog toga dobijam putne troškove. Ali, to isto da uradi i ovaj koji nam prigovara o nedostatku morala, koji nam govori o nekoj krađi. Da to isto uradi Đorđe Vukadinović, koji svakog dana kada dođe u Narodnu Skupštinu, naplati troškove od Novog Sada do Beograda, u Novom Sadu se prijavio, ali ne putuje. Troškove dobijamo za putovanje, a ne zato što smo se negde prijavili, a živi u Beogradu, Majke Jevrosime, broj neću navoditi da mi ne bi rekao da mu ugrožavam bezbednost. Dakle, da i on službi ponudi da se uporedi preko mobilnih telefona da li smo na dan sednice Skupštine on i ja putovali ili nismo, ko je varao državu za 13 hiljada evra u ove tri i po godine. Izvolite. Ne javljam se zbog ovog mahanja slikovnicom odštampanom pre dva dana, to nikog apsolutno u Srbiji ne zanima. Ako nećete da kažete šta mislite o pozivu da se vojska i policija digne i liši slobode Aleksandra Vučića, zatoči ga, i, eventualno, šta ste još planirali, ubije, neću ni ja da pričam o slikovnicama. Ovde je rečeno mnogo neistina. Rečeno je da smo mi nekome čupali grkljan, gepekovali. Zašto govorite neistine?

Kaže, posvađao se neko iz SNS sa svojim kolegom, pa je to vama opravdanje da nas likvidirate, kao što poručuju ovi vaši, fašisti, Obradović. Nemojte da pričamo koješta. Evo, saopštavam vam kako ste rekli maločas. Dakle, nas, kojima ste od prvog dana, kako je počeo ovaj Saziv psovali majku i govorili one divne stvari. Sećate se šta je sve tu bilo, đubre, stoko, konju itd. Počelo je na rečima, a onda nas kojima ste pretili kamenjem, mahali ovde, prilazili ljudima, unosili se u lice, počeli prve udarce da zadajete, čupali mikrofone, upadali u kabinet kod predsednice Narodne skupštine, tamo uvrtali ruku. Našim ljudima na sednicama odbora zadavali udarce u lice, razbijali ovde skupštinska vrata. U međuvremenu nosili vešala po Terazijama, motorne testere po javnom servisu. Nama, koji smo na sve to što se nama dešavalo, a vi i vaši radili, odgovorili, kako smo mi to odgovorili, tako što smo vas pozvali na dijalog u Narodnoj skupštini, time što smo rekli – hajde, uz sve to što ste nam radili, sedite za isti sto sa nama, jer znamo da se politika ovde vodi. Sedite za isti sto sa nama da čujemo šta vam to smeta i šta vam to treba, vezano za izborne uslove, jer znamo da je važnija Srbija od toga šta vi nama želite, a šta smo mi u stanju da istrpimo. Jel smo rekli - dajte da čujemo šta to želite, šta vam treba pa da probate da budete korektni i normalni, ako je to ikako moguće, da ovu zemlju sačuvamo od poziva na građanski rat, krvoproliće i ostalih divnih stvari kojima se pretilo? Jel smo 99% stvari koje ste tu izgovorili, tih dana pričali, predlagali, šta god hoćete, ispunili? Realizovali sve, promenili zakone, definisali šta su politička kampanja i šta je javna svojina i šta sme i šta ne sme da se radi u radno vreme i sve što je bilo podložno tumačenju, precizno uveli u zakone po prvi put mi, a ne neko drugi. Jel smo vam formirali nadzorni odbor koji ste tražili, 20 godina ga se niste setili? Jel smo vam dali mesta u njemu koja ste tražili? Jel smo vaše predloge opet usvajali ovde? Sve smo učinili, sve smo uradili i šta smo dobili na to? Što vi kažete, pokazali smo mržnju, aroganciju i netoleranciju. Agresiju smo pokazali time što smo dijalog omogućili, što smo prihvatili da sve progutamo, zato što smo svesni da je Srbija važnija i od vas lično, i od nas lično i što smo u svemu izašli u susret i sve vam učinili. Kako ste onda vratili na sve to? Rekli ste – e, sada to ništa nije važno, da odmahnemo rukom i sve da porušimo, nećemo mi to uopšte, nećemo izbore uopšte, nego hoćemo šta? Hoćemo vlast bez izbora, hoćemo da postanemo ministri nekom čarolijom, da budemo šefovi javnih preduzeća, lokalnih samouprava. Pa znate šta, ni to nije dovoljno, hoćemo državni udar, hoćemo da se dignu vojska i policija, hoćemo da utamniče Aleksandra Vučića i hoćemo građanski rat u Srbiji. Ko je agresivan, ko je netolerantan i šta ste već sve napričali, još jednom, to je razlika u poimanju interesa Srbije, u poimanju interesa naroda, to je razlika u poimanju dobra i zla. Aleksandar Vučić i SNS sa tim i takvim kriterijumima i pogledima na svet nikada ništa zajedničko imali nisu. Baš zato, vidite gde se ko nalazi danas, gde su Aleksandar Vučić i SNS, a gde su ovi ovako sjajni, principijelni, kako ste to divno opisali.

A i vi, dok dajete reč gospodine predsedavajući, iskoristite priliku za neku vrstu male polemike sa mnom, ali to nije najvažnije. Problem je gospodine Orliću što i sada čak, kada se trudite i vi i predsedavajući, ne mislim samo na ovoj sednici, ali poslednjih dana ili nedelja, da delujete pristojnije, kultivisanije, normalnije, da bar malo više liči ovo na parlament i to vam jako teško ide, to vam jako teško uspeva. To samo pokazuje kakav ste imali stav i kakav biste imali stav da nas je ovde više. Mislim da ste vi namerno išli, vladajuća većina da otera, da izbaci, navede deo opozicije da napusti parlament baš da biste mogli ovaj prostor koristiti za nesmetanu propagandu, neumereno veličanje lika i dela svog lidera, plus mudre politike i sjajnih rezultata koje je Vlada zabeležila. To stvarno 100 puta kada čuješ, pomalo ulazi u uši, čak i nama, a kamoli onima koji to gledaju na televizoru. Onda ne stignu da pogledaju kako stvarno žive i da pogledaju svet oko sebe, nego kao svi pričaju kako je divno. Dakle da, bilo je priče o čupanju grkljana, pretnji čupanja grkljana, betonskim cipelama, gepekovanjem i slično. To su vaši predsednici opština govorili. Zamalo da je izgoreo u tom požaru, zato što je kritikovao lokalnu vlast i gospodara u Grockoj. Da gospodine Orliću, od prvog dana vaše vlasti se lideri opozicije, ovakvi ili onakvi, najgnusnije napadaju i u ovoj Skupštini i u medijima koji su pod vašom kontrolom. Da, zatrovana je atmosfera gospodine Orliću. Da, vi ste je inicirali i da, priznaću, jedan deo opozicije je tu video svoju šansu i preuzeo tu igru i sada ste možda u problemu. Ovo čime se hvalite, ove mere, promene zakona i ostalo, pa to ste radili u iznudici. To je rađeno u iznudici zato što je zapretila opasnost da možda ćete na kraju imati izbore, uključujući ovo smanjenje cenzusa na kojima će samo dve stranke, odnosno vi i jedna druga, vaš koalicioni partner preći cenzus, pa ste onda počeli malo da glumite finoću poslednjih meseci. Kada je stigao nepovoljan izveštaj Evropske komisije, kada je kritikovano stanje u parlamentu, kada je predsednica Skupštine bila prinuđena i ona je, priznajem, hitro reagovala, da izmeni neku praksu, barem u formalnom smislu. Od zakazivanja sednica do onih fantomskih amandmana. Znači, razne stvari koje smo vam mi ovde govorili. Dakle, vi ste to izmenili, ali nije bilo dobro. U praksi, u ophođenju je ostalo slično. I danas, i ovih dana moram da trpim najgore lične napade, ali ne želim i ovo malo vremena da potrošim odgovarajućim nekim ljudima koji tim napadima, ne samo na mene, danas na mene, juče na nekog drugog, prof. Ševarlića, prekjuče na neke druge iz opozicije, kupuju svoju slobodu, kupuju amnestiju za malverzacije svojih firmi i za nanogicu koju ne nose ili bi mogli da nose ili da robijaju zbog nekih robnih rezervi koje su pojeli pacovi. Dakle, problem je u tome i to je jedina stvar sa kojom se slažem gospodine Orliću, stanje nije dobro i nije normalno. Mislim da ste vi odgovorniji, vi mislite da smo mi, ali vi recimo i sada kada govorite, obraćate se meni, a zapravo polemišete sa nekim drugima koji ovde nisu. Ali, nije ni to strašno, ako ne shvatite, ako ne shvatimo da ovaj put kojim je krenula Srbija i koji je mnogo opasniji od toga šta će ko kome reći i ko će koga kako uvrediti, da je zaista opasan i da svako ko malo povuče ručnu neće se dobro završiti, bez obzira kako će se završiti predstojeći izbori. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Dobro, znači zbog toga što ne možete da odredite ko ste, šta ste i s kim ste, mi treba svaki put da sa vama vodimo raspravu na temu zašto nećete da se odredite prema ovome, jel vi to podržavate, onda vi kažete – ne, pa nam onda to sve što rekli da se ne slažete sa tim i ne podržavate, ponovite. Problem, gospodine Vukadinoviću, vas koji ste izašli na izbore sa vedetama bivšeg režima i Ljotićevcima, fašistima, a danas vam je teško sa tim da živite, je što ste te stvari uradili i više ne znate gde ste. Kada vam odgovara vi ste sa njima, kada vam ne odgovara vi biste da ne budete. Slikali se sa tim ljudima, a svim tim koje ste pominjali, koga ste sve pominjali malopre i Jankovića i Tadića i ove iz DS i opet su ovi Ljotićevci, Obradovićevi fašisti, sa njima ste se tamo slikali u onim belim košuljama, grlili se zajedno i onda vam je odgovaralo, bio je valjda lep dan za fotografisanje da budete zajedno. E, onda kada primetite da ne rade baš najpametnije stvari na ovom svetu, onda opet više kažete niste sa njima. Do sledećeg slikanja. Dakle, vaš problem političkog identiteta, ja mislim da je izvor najveće konfuzije ovde. Još jednom da vam kažem nešto, uz sve to što vi o nama mislite sve najgore, nećete nikada moći da korigujete činjenicu i istinu. Nismo mi primenjivali fizičko nasilje nad vama s druge strane, nego sve je to obrnuto išlo. Dakle, još jednom da vam ponovim, nikad prišli da se u lice unosimo, nikad mahali kamenjem iznad glave, nikad nekoga udarili, nikad pokušavali da razbijemo inventar, druge ljude inventarom ili bilo šta slično. Ponajmanje smo, gospodine Vukadinoviću, gledali da zapalimo Narodnu skupštinu i onomad pošto je bilo ovde reči na temu da li neko krade kad se zapalila Skupština pa se iz nje još dodatno kralo, ali nedavno kada je bio pokušaj sve uz pokliče – zapali, zapali Skupštinu, zapali sve, kad su ti vaši jurišnici hteli opet priču da ponove, nikada to od nas niko radio nije. To je prva stvar. Druga, uz sve to mi smo opet rekli – hajde sedite za sto da razgovaramo kao ljudi. Sve smo u stanju da izdržimo, reč je o nečemu što je važno, o sudbini države i sudbini naroda, sedite i probajte da se ponašate kako dolikuje instituciji poput Narodne skupštine. Jesmo mi to pokazali? Oni sa druge strane ne, nikada nisu. Mi smo to pokazali. Na sve to kažete – iznuđeno, mnogo ste nas uplašili verovatno pa smo morali. Na sve to, kako vi vraćate? Pozivam na državni udar, pozivam na puč, na to da se dignu vojska i policija i da preuzmu vlast u zemlji. Je li i vas na to neko naterao? Jel te ljude, ovog pametnog Boška Obradovića, Đilasa, gazdu njegovog i ostale neko na to naterao pa sad to moraju da rade, da nesreću prizivaju u ovoj zemlji, da prizivaju krvoproliće? Ja to ne razumem. Kažete – mi smo dobri zato što moramo da budemo, a što su onda oni sve samo ne dobri? Što onda rade stvari koje su sve samo ne dobre za Srbiju? To ne razumem. To vam je, još jednom da vam ponovim da bude jasno, osnovna razlika u shvatanju šta znači politika, šta znači baviti se nekim javnim poslom u interesu drugih ljudi, šta znači imati zdrav odnos prema državi kojoj treba da služiš, ako se baviš politikom treba državi da služiš. Aleksandar Vučić i SNS rade dobre stvari za ovaj narod, stvari koje narod prepoznaje kao dobre i u ekonomiji, i u infrastrukturi, i u obrazovanju, i u zdravstvu, i u čemu god hoćete. To vide, kako ljudi koji ovde žive, tako i oni koji nas sa strane gledaju, a vi slobodno sumnjajte da li to radimo iskreno, ali će ostati trag i činjenica da uradili jesmo. Mislite šta god hoćete zašto smo uradili, jesmo, i za nama ostaje to, a pozivanje na krv, na uništavanje, na besomučno pljačkanje kao onomad kada su ti tajkuni, žuti lopovi i fašisti, kako sami sebe nazivaju i sve su u pravu kada to kažu, radili, pa to je ono što legat nekih drugih. To je razlika u odnosu prema državi, to je razlika u odnosu prema narodu, to je razlika koja je i tom narodu toliko jasna da ti, takvi, baš zato što su takvi, nikada više ništa neće imati u ovoj zemlji da traže. Neka pozivaju na puč i na državni udar svaki put kada nemaju ništa pametnije da rade, pristojni će uvek da im kažu da to ne dolazi u obzir, Srbija će, ona pristojna, čestita, umeti da se prema tome odredi svaki put. Vi koji nećete, vi ste sami odredili kojoj Srbiji pripadate ako ste tako hteli.